To znamená, zpochybníme nebo respektive hlasujeme o zpochybnění předchozího hlasování. Všichni tušíme, víme, o čem hlasujeme.

Hlasování číslo 65, je přihlášeno 151 přítomných, pro 74, proti 4. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy pokračujeme dále.

Nyní bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 18, sněmovní tisk 263, Česká televize a Český rozhlas, první čtení. Poté bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze. V případě nedoprojednání bodu 18 se jím budeme zabývat i po projednání bodu 158, tedy po ústních interpelacích nebo v 18 hodin. Případně bychom pokračovali v projednávání dalších bodů dle schváleného pořadu schůze.

To znamená, v pořadí tak, jak byly tyto přihlášky vzneseny, s přednostním právem je nejdříve přihlášen k pořadu schůze pan předseda Tomio Okamura, následuje pan předseda Radim Fiala a následuje pan předseda Babiš. Nyní tedy poprosím pana předsedu Okamuru a vás ostatní, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení v sále, případně své rozhovory přesuňte do předsálí, ať se můžeme věnovat projevu pana předsedy a všichni i slyšíme. Ještě prosím, pane předsedo, posečkejte, než se kolegyně a kolegové ztiší. Opakovaně vás žádám o ztišení či opuštění sálu v případě, že chcete cokoliv řešit. Prosím, myslím, že už můžete vystoupit. Vážené dámy a pánové, takže jako první, já bych chtěl navrhnout změnu pořadu schůze, abychom zařadili jako první bod dnešního jednání tisk číslo 8, a je to zákon o referendu.

Samozřejmě problémem je, že Česká republika nemá zatím zákon o referendu.

My jako SPD navrhujeme tento zákon s přesvědčením, že přijetí referenda jako běžně užívaného institutu v jiných demokratických zemích a tady právě má Česká republika kvůli vládě Petra Fialy, kvůli pětikoalici Petra Fialy máme tady deficit demokracie, protože vláda Petra Fialy odmítá zákon o referendu, celá ta pětikoalice, protože vy nechcete, aby občané mohli něco rozhodovat v referendu. My jsme naopak jako SPD přesvědčeni, že to povede ke kvalitnější demokracii v České republice. Podmínkou z našeho pohledu je, aby otázka v referendu byla co nejméně omezená a možnosti přímého rozhodování občanů byly co možná nejširší. Podívejme se, jaká je tedy situace a proč je z našeho pohledu důležité tento zákon skutečně už předřadit poté, co ho vládní pětikoalice tady neustále blokuje a brání tady tomu, aby byl v České republice zákon o referendu.

Podle těch informací, co mám, tak je to pouze Česká republika a Kypr.

Referendum tedy mohlo být tehdy vypsáno jen v tomto jediném a velmi specifickém případě, přičemž tato právní úprava nakonec nebyla realizována.

Oni říkali, že je potřeba nechat čas premiérovi Fialovi, prý na to, že předsedá Evropské unii, Radě EU. Jako čas na co?